20.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Vymezeno bylo několik oblastí týkajících se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, které vyžadují změnu nebo doplnění. Jedná se zejména o otázky provozu samohybných osobních vozítek typu segway, zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu vozidla, kaucí, viditelnosti chodců na pozemních komunikacích a další dílčí úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jeho kontrole a řízení. Vedle cílů v oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly zohledněny cíle k podpoře cyklistické dopravy, odstranění nadbytečné administrativní zátěže profesionálních řidičů a dopravců a částečně i zabezpečení slučitelnosti s právem Evropské unie. Předkládaný návrh zákona tedy dále obsahuje změny a návrhy v nové úpravě, v dopravně psychologickém vyšetření, profesní způsobilosti řidiče, zejména úpravu pravidelného školení, opravu transpozice směrnice Evropské unie o řidičských průkazech a úpravu některých aspektů cyklistické dopravy. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svým usnesením ze dne 2. září 2015 doporučil návrh zákona projednat a schválit ve znění pozměňovacích návrhů, s nimiž Ministerstvo dopravy souhlasí. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já vám přeji, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dobré teď už odpoledne. Protože ta debata asi bude delší, je nás hodně přihlášených do obecné i podrobné rozpravy, tak se pokusím být velmi stručný.

Zopakuji to, co říkal pan ministr Ťok všechny, které byly hospodářským výborem přijaty, byly zároveň vypořádány kladně Ministerstvem dopravy. Pokud budete souhlasit, já je v tuto chvíli nebudu všechny číst, protože jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru. Ale já jsem si je v přípravě rozdělil aspoň zkráceně do čtyř skupin a budu konstatovat, že body 1, 3, 4 a 5 hospodářského výboru řešily právě jízdní pruhy vyhrazené pro cyklisty. Tady bych rád připomenul, že v bodě takzvaného cyklobalíčku jsme nakonec hlasovali zvlášť o jiném pozměňovacím návrhu, který byl také mnou navržen, který tyto cyklopruhy zavádí, a zatím ho nepřijal.

V bodu 2 hospodářský výbor zavádí institut takzvaných cyklistických zón a potom body 6 až 11, 13 a 17 zjednodušují pro občany proces vydávání řidičských průkazů. Jsou to body 12, 15 a 16, které se právě věnují autoškolám. Urodilo se nám poměrně bohatě teď do druhého čtení i po hospodářském výboru.

Předpokládám, že jednotliví autoři je teď budou vysvětlovat a obhajovat.